Ale i tak... Protože třeba takový tabák si taky nemůžete pěstovat doma svévolně. Proč by se nemohlo konopí pěstovat?

A prostě dostat to celé pod kontrolu. Nemusela by na to mít licenci pouze jedna firma, aby vzniklo jakési konkurenční prostředí. Takže ani ta cena... To tak stačí. Děkuju mockrát, pane místopředsedo.

Ne.

Dneska musím říci, že je tak závislý na kouření konopí, že prostě bez něho nemůže existovat. Nemůže existovat! Takže nevím. Buďto se vám omlouvám, pane předkladateli, vaším prostřednictvím, že jsem špatně poslouchal, a prosím, berte to tak, anebo tomu potom nerozumím.

Nyní vystoupí pan poslanec Radek Holomčík. Stále faktické poznámky. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Dvě minuty. Děkuji za slovo. Ale zazněla tady od pana kolegy Španěla jedna věc, na kterou se od dob, kdy jsme tady neúspěšně bojovali za trošku rozumnější přístup ve vztahu k pěstitelskému pálení, která se prostě objevuje.

Děkuji za slovo.

Takže jenom aby tady zaznívaly pravdivé věci.

A vnímám to jako úplně stejně závažné.

Fyzická návykovost není na konopí absolutně žádná, na rozdíl třeba od pervitinu a spousty jiných drog.

Další věc.

Čas, paní poslankyně.

Prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já dám kolegyni přednost, ať nám to dovykládá. Paní poslankyně, máte slovo.

Takže tím bych to ukončila. Máte celé dvě minuty.